Pozměňovací návrh pod číslem B2 zvyšuje dobu pobírání vdovského důchodu z jednoho roku na dva.

Pozměňovací návrh pod číslem B3 reflektuje dobu pojištění, resp. prominutí doby pojištění, kdy vlastně zesnulému scházelo pár měsíců, maximálně jeden rok, doby pojištění, aby pozůstalý měl nárok na vdovský důchod.

Je to často proto, že byly s dětmi doma, kdy vlastně vychovávaly budoucí generaci.

Myslíme si, že je to diskriminační vzhledem k důchodům, jaké mají muži. Proto v tom pozměňovacím návrhu navrhujeme, aby žena za každé vychované dítě dostávala ke svému důchodu částku 500 korun.

Chceme zlepšit jejich finanční situaci tímto způsobem. Proto bych vám ještě jednou chtěla moc poděkovat a požádat vás o podporu. Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve načetl dvě legislativně technické úpravy.